Tak to myslím. Děkuji. Pane místopředsedo, s faktickou poznámkou?

To zajímá veřejnost, proč tady zavádí takovéhle pojmy, a to byste měl vysvětlovat! A tam byste se měli ptát.

Proberte se už konečně! Přátelé, v tuto chvíli registruji sedm faktických poznámek. Prosím, máte slovo.

Byla vydána. Takže vaše možná dobře míněná rada skutečně v tomto ohledu nepadla na úrodnou půdu, protože to není záruka vůbec ničeho, kdyby Poslanecká sněmovna dneska paní Maříkovou vydala.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prostřednictvím předsedajícího. Ano, děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Děkuji.

Pan poslanec Marek Výborný. Děkuji za slovo.

Ano, existují tady dvě demokratické strany sociální demokracie a KDUČSL. Jak vidíte, jsme na opačných stranách této Sněmovny. Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.

Prosím, máte slovo.

Děkuji.